Dále hlasujeme N2 až N4 a N6 jedním hlasováním. Doporučuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Doporučuji. Ptám se pana zpravodaje. Máte to tam dobře, pane místopředsedo. Já jsem to přeskočil. Omlouvám se, jsem nějak o dva kroky dopředu. Stanovisko prosím.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pan ministr? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o N15. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o bodu N16. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To by měl být poslední pozměňovací návrh. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.